Dámy a pánové, když už řešíme zákon pro jednoho člověka a pro jednu firmu, tak mi dovolte pár slov k dotacím. Pan Babiš a jeho firmy jsou neustále obviňováni, i tady některými kolegy, že žijí z dotací, že dotace jsou vyšší než placené daně, že firmy drží obchod se státem a podobné nesmysly. Realita je ale jiná. Každý český zemědělec, a to lze ověřit, kdyby tady mezi námi seděl pan ministr zemědělství, tak by nám to určitě potvrdil, má stejnou dotaci z Evropské unie na hektar, což je zhruba 5 500 korun na jeden hektar, pro všechny stejně.

Stále také slyšíme, že Agrofert v posledních letech významně navýšil čerpání dotací v souvislosti s angažmá pana Babiše ve vládě.

Růst dotací pro Agrofert existuje a má dva důvody.

Druhý důvod je, že v posledních letech byly realizovány ekologické investice zejména v některých chemičkách, které byly schváleny minulými vládami na základě požadavku Evropské unie z hlediska požadavku na životní prostředí a ekologii. Další dotace, na které dle tohoto zákona společnosti vlastněné panem Babišem ztratí nárok, jsou investiční dotace pro zemědělce a zpracovatele na rozvoj nových technologií a kapacit zejména v živočišné výrobě, kde vznikají nová pracovní místa.

Toto jsou pouze suchá čísla, ale prosím, až budeme zase příště diskutovat v médiích, jak je to s dotacemi a kdo na úkor koho žije, abychom používali opravdu relevantní a ověřená čísla.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Dobrý den, děkuji za slovo.

Druhá poznámka je, že jsem vnímal vaše hnutí, vážený pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, jako to, které jde do politiky narovnat podnikatelské prostředí.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Mám jen zdvořilý dotaz na pana předsedu Faltýnka.

Tady je Poslanecká sněmovna. Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, pan poslanec Kalousek mě lehce předběhl, protože jsem chtěl upozornit na tutéž věc, že pan poslanec Faltýnek je člen představenstva společnosti Agrofert. Ono je to pikantní, protože právě projednáváme zákon o střetu zájmů, který ve stávajícím znění říká v § 3 odst. 2, že dojdeli ke střetu veřejného zájmu se zájmem osobním, nesmí veřejný funkcionář upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které by jako veřejný funkcionář byl povinen prosazovat a hájit. Je pravda, že stávající znění nemá definici toho, co je osobní zájem. Pan poslanec Faltýnek to zjevně jako svůj osobní zájem nevyhodnotil, podle nového znění už by hodnocení bylo naprosto jednoznačné.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já tady svým poněkud nudnějším příspěvkem zasáhnu do svěží debaty, která tady probíhala.